Chtěl bych ale současně všechny spoluobčany uklidnit, že díky rozumným krokům, a to i rozumným krokům předcházejících vlád v minulosti, tedy díky tomu, že jsme vstoupili do Severoatlantické aliance, že jsme vstoupili do Evropské unie, jsme nyní v bezpečí a zvládneme tuto kritickou situaci i ekonomicky. Dnes dopoledne i odpoledne zasedaly krizové štáby jednotlivých ministerstev a také Bezpečnostní rada státu, na které jsme jednotlivé kroky a opatření koordinovali, kde si také členové Bezpečnostní rady státu a vlády rozdělili úkoly tak, abychom byli připraveni na jakýkoli další vývoj. My průběžně vyhodnocujeme rizika pro jednotlivé oblasti našeho života, ať už se jedná o vnitřní bezpečnost, energetickou bezpečnost nebo také negativní dopady na českou ekonomiku, na české firmy, na jejich zaměstnance.

I díky tomu máme dnes na Ukrajině zmapované potřeby i vytipované partnery a víme, kam pomoc účinně směřovat. V posledních týdnech začala také probíhat akutní humanitární pomoc ze strany Ministerstva zahraničních věcí České republiky, které prozatím poskytlo traumasety ukrajinskému Červenému kříži pro terénní zdravotní péči, podpořilo také dva projekty nevládních organizací v celkové hodnotě 10 milionů korun a připravuje další pomoc, zejména v oblasti zdravotní péče, také v hodnotě zhruba 10 milionů korun.

V těchto dnech řešíme s Ukrajinou způsob transportu tohoto daru na Ukrajinu.

Ministerstvo zahraničních věcí uvolní 24 milionů korun na zajištění pomoci zejména na východě země v oblasti zdravotní péče a přístupu k vodě a sanitaci, Ministerstvo vnitra 25 milionů korun na pomoc vnitřně vysídleným a uprchlíkům. Bezpečnostní rada státu dále předložila vládě návrh na uvolnění finančních prostředků v celkové výši 250 milionů korun na naléhavou humanitární pomoc Ukrajině. Česká republika je tak v závislosti na možnostech přístupu do jednotlivých částí Ukrajiny schopna poskytnout rozsáhlou materiální pomoc ze svých zásob v gesci Správy státních hmotných rezerv i na základě přímého nákupu. Dále je možné realizovat evakuaci zraněných civilních obyvatel k léčbě do České republiky a další související aktivity v rámci programu MEDEVAC.

Další dimenzí je pomoc uprchlíkům v sousedních zemích a též příjem uprchlíků na území České republiky, včetně zajištění zdravotní péče a dalších souvisejících věcí. Ministerstvo vnitra má připravené pečlivé krizové plány pro případný příliv uprchlíků z Ukrajiny a já zde jménem české vlády dávám garanci ukrajinským občanům, kteří jsou na našem území: nemusíte se obávat o prodloužení víz, nemusíte se obávat o spojení se svými rodinami, jste zde vítáni a jste zde v bezpečí.

Na Bezpečnostní radě státu jsme se rovněž bavili o zásobování energiemi. Chtěl bych občany ujistit, že Česká republika má dostatečné zásoby pro případ omezení nebo výpadku dodávek energetických surovin, a zároveň ve spolupráci s Evropskou unií pracujeme na zajištění případných alternativních dodávek zemního plynu.